Dokonce jsme to byli my, kteří jsme tady před těmi šesti lety do občanského zákoníku po dlouhé veřejné diskusi vložili, že zvíře není věc a zachází se s ním nikoli jako s věcí, ale má zvýšenou míru ochrany. S tím vším já prosím souhlasím.

Je to celková změna trestního kodexu, která směřuje k výrazně zvýšené takzvaně ochraně zvířat, k výraznému zvýšení trestů ve všech oblastech, které se nějakým způsobem dotýkají zvířete.

Jsem na to opatrný.

Proč dáváte takové věci, že pokud někdo pytlačí, pytláctví posunete ve druhém odstavci na dva roky až osm let? To jsou nejzávažnější trestné činy. Jako za pohlavní zneužití není osm let.

Nově se říká šest měsíců až tři léta. To samé se ale obávám, a dokonce si vůbec nejsem jistý, jestli je to domýšleno, jestli to prostě píšou lidé, a proto mi na tom vadí, že to není vládní novela a že vládní legislativa to evidentně tak jako pustila, nechceme 86 poslanců urazit, tak napíšeme několik velmi nekonkrétních poznámeček. Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin.

A zase jenom zvyšujeme bez jakékoli veřejné diskuse, jestli je to tak správně, nebo to tak správně není. Mnohdy je to součástí nějakých konkurenčních bojů.

Prostě mám pocit, že se nad tím návrhem...